Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 1. Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 114. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro pořad schůze? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování číslo 2.

Tím jednání končí. Pořad schůze nebyl schválen.

Eviduji tedy...